Nebude přijat na základě společného postupu klubu ODS a TOP 09.

Pokud se rozhodnou jít do konfrontace, garantujeme, že ten zákon prostě nebude přijat. Na otázku Daniela Stacha, jak toho dosáhnete, pan předseda Kalousek odpovídá: Ve třetím čtení vede se rozprava. A budemeli chtít své připomínky znovu zopakovat a probrat dostatečně důkladně, tak ve 14.00 hodin cinkne a nemůže se hlasovat. A teď prosím pozor, pan předseda Kalousek pokračuje: Neuděláme to v žádném jiném případě. Kdybychom byli nedemokraté, tak použijeme tento nástroj k tomu, abychom zablokovali daňové zákony, jakékoli jiné zákony, to neuděláme. A pan předseda Stanjura následně sděluje: Jsme poměrně mladí, poměrně výkonní, poměrně odhodlaní, takže hlasovat se může až po uzavření rozpravy a k tomu prostě nedojde, dokud se s námi vládní koalice nedomluví a neakceptuje ty naše čtyři připomínky. A pan předseda Kalousek dodává: Tuto taktiku budeme držet klidně do konce volebního období. To bylo tehdy, na začátku volebního období. My jsme připravovali spoustu zákonů, chtěli jsme, aby byly rychle projednány a schváleny, chtěli jsme se pochopitelně vyhnout hned na počátku volebního období blokování sněmovny, a proto jsme v podstatě na toto vydírání přistoupili, podmínky TOP 09 a ODS jsme akceptovali a služební zákon schválili v podstatně jiné podobě, než původní většina členů Poslanecké sněmovny chtěla. Ten zákon byl schválen v jiné podobě, než byla vůle většiny členů této Poslanecké sněmovny.

Cituji pana poslance Komárka, který z tohoto místa 23. září 2014 pronesl tato slova: Myslím si, že je absurdní a zákonodárce určitě neměl na mysli, aby dva poslanecké kluby, tedy řekněme 20 poslanců, mohly zcela a navždy blokovat schvalování zákonů ve třetím čtení. Jednací řád je napsán tak, že by nemusel být přijat nikdy žádný zákon v dějinách České republiky, pokud by opozice na tom právu trvala. Čili navrhuji v § 54 odst. 4 vypustit poslední větu o návrhu na zařazení třetího čtení na jiné jednací dny nemůže Sněmovna hlasovat, vznesouli proti němu námitku dva poslanecké kluby. Tolik pan poslanec Komárek. Jenže na toto vystoupení okamžitě reaguje pan předseda Kalousek těmito slovy. A prosím, dobře poslouchejte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, domnívám se, že je vhodné, aby znovu zaznělo to, co jsme s panem kolegou Stanjurou řekli kolegům z ostatních poslaneckých klubů, když jsme uzavírali onu dnes již historickou dohodu o služebním zákoně. Řekli jsme, že instrument, který jsme zvolili, chápeme jako naprosto výjimečný a že jsme ho použili jenom pro ten případ, kdy jsme měli pocit, že je skutečně ohrožena demokratická správa země. Že v žádném případě nehrozí, že bychom ho použili na běžné zákony, i když s nimi budeme tisíckrát nesouhlasit. A znovu ujišťuji, že jsme připraveni se tak chovat. Řekli jsme, že tento instrument oživíme jenom v jednom jediném případě, kdyby se někdo snažil zejména v zákoně o jednacím řádu omezit prostor a práva opozice. Pan poslanec Kalousek pokračuje: Já znovu opakuji, že tato slova platí. Možná mi zase třeba pan ministr Dienstbier řekne, že jsem vyděrač, ale myslím si, že je fér říkat ty věci dopředu. Jestli tohle zkusíte, tak ten legislativní proces zablokujeme. Prosím, berte to na vědomí, končí pan předseda Kalousek. Měl samozřejmě na mysli zablokování legislativního procesu přijímání právě té novely zákona o jednacím řádu. No a opět, protože jsme chtěli novelu jednacího řádu přijmout, protože obsahovala celou řadu potřebných změn, jsme na toto vydírání přistoupili a pan poslanec Komárek se v podrobné rozpravě nakonec ke svému pozměňovacímu návrhu nepřihlásil. A jak to dopadlo, všichni víme. 10. července 2015 při prvním čtení zákona o EET pan předseda Kalousek dává návrh na zamítnutí tohoto zákona a doprovází jej slovy: Je možné, je dokonce pravděpodobné, že tento návrh schválen nebude, ten návrh na zamítnutí, a že to protlačíte do druhého čtení. Je možné, je dokonce pravděpodobné, že vás ve druhém čtení nepřesvědčíme a že to protlačíte do třetího čtení. Ale nikdy vám nedovolíme ten zákon schválit. Vážené dámy, vážení pánové, já se ptám, co by následovalo, kdybychom i tentokrát těmto bezprecedentním obstrukcím podlehli a netrvali na tom, že o zákonu bude dnes hlasováno. Řekl bych, že by se dalo s velkou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou předpokládat, že by v dohledné době byly jako osvědčený nástroj blokování vůle vládní většiny tyto obstrukce použity znovu. A kolikrát potom ještě? Jednou? Dvakrát? Třikrát? V této souvislosti si dovolím ještě jeden citát, tentokrát pana poslance Marka Bendy, který se z tohoto místa vyjádřil k poznámce pana ministra Jurečky, že autoři jednacího řádu nepočítali s tím, že se ve třetím čtení povede rozprava. Marek Benda říká: Ano, je pravda, že se nepočítalo s tím, že by byla rozprava ve třetím čtení.

Tedy praxe to změnila. Já nejsem právník, ale mám za to, že jednou z metod výkladu právních předpisů je tzv. redukce ad absurdum, tedy že pokud nějakou domněnku výkladu práva dovedeme do extrému a uvidíme, že výsledek by byl zcela absurdní, pak taková domněnka nemůže obstát.

Zřejmě nějaká další tisková konference, kde by nám bylo sděleno, že ODS a TOP 09 má zásadní výhrady k nějakému dalšímu zákonu, nebo možná rovnou několika dalším zákonům, a že blokováním třetího čtení neumožní vládní většině tyto zákony přijmout.